Tady přece jde jen o to, aby kroky, které děláte vy, které si tady zdůvodňujete, a jak jsem doložil na konkrétních faktech, které se týkají nejenom politických náměstků, nejenom sekretariátu zrušené agendy nebo zrušených částí Úřadu vlády, tak v tomhle případě jsou tady odborní náměstci, jsou tady lidé, které by měli skutečně odvolávat ministři, popřípadě členové vlády, abych byl přesný podle Ústavy, kteří mají důvěru Poslanecké sněmovny. Vaše vláda nedostala důvěru, proto jste je dělat neměli. A udělejte si je, až tu důvěru dostanete díky hlasům, jak to vypadá, radikální levice a extremistů. Děkuji panu předsedovi Bělobrádkovi. Nyní požádám o vystoupení pana předsedu Chvojku. Mezitím přečtu jednu omluvu. Pane předsedo, máte slovo. Poprosím pana předsedu Faltýnka.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

On jako předseda vlády má umět tyto problémy řešit, a to podle práva. My jako Sněmovna ho kontrolujeme. Věřím tedy, že to nedopadne tak, že poté, co jsme si ho vyslechli, co jsme si vyslechli jeho stesky, tak on si neposlechne nás, to znamená nejenom ty, co přednostní právo, ale i ty ostatní, což je přesně naopak, než má být.

Mladí sociální demokraté již podali podnět k Úřadu na ochranu osobních údajů. Chtěl bych se tedy zeptat pana premiéra, jestli si nechává lustrovat státní úředníky, jestli ví, že svoboda politického projevu a přesvědčení je garantována Ústavou.

Opakuji řadovým členem, samozřejmě.

Sociální demokracie, kterou tady několikrát pan předseda vlády zmínil, byla tou politickou silou, která právě služební zákon v Parlamentu chtěla prosadit a usilovala opakovaně z opozice o jeho účinnost a start oproti pravicovým vládám, které neměly na depolitizaci a profesionalizaci státní služby a služby státu lidem absolutně žádný zájem. Sociální demokracie byla také ta, pod jejímž vedením prosadila minulá koalice služební zákon. A tehdy jako jediná a osamocená proti všem bránila nezávislou státní službu, nezávislost šéfa státní služby i vyloučení jakýchkoli účelových změn v systematizaci služebních míst, odvolatelnost náměstků jen na základě špatného služebního hodnocení.

Ano, jde o personální management. K depolitizaci a profesionalizaci státní služby díky sociální demokracii tedy zákonem došlo. A to, že to není takzvaná jednorázová akce, ale je to proces postupného zkvalitňování státní služby po dobu několika let, možná i mnoha let, na základě práce ministrů i státních tajemníků, vlády i šéfa státní služby. Jinak na lepší zaměstnance ve státní službě nedosáhneme.

Tehdy v tom byla sociální demokracie opravdu bohužel sama. Veškeré změny státní služby bude sociální demokracie pečlivě sledovat a bránit principy nezávislosti, depolitizace a profesionalizace státní správy. Jsme připraveni předložit vlastní novelu státní služby, abychom zabránili účelovým změnám, systematizaci služebních míst a změn na základě politického trička. Koneckonců jsme byli politickými oponenty. Ale já si myslím, že první Topolánkova vláda právě není a nemůže být příkladem pro vládu Andreje Babiše. A tvrdit, že je v pořádku, dělat stejné kroky jako první Topolánkova vláda, tak to může znamenat, že se tady někdo stoprocentně hlásí k tomuto korupčnímu odkazu. Na závěr jenom takovou drobnou připomínku.

Kvůli mně nebylo otevřeno jedno jediné ať už služební, nebo standardní zaměstnanecké místo.